Tak děkuji. K programu se první hlásil pan Kaňkovský, jestli je to tak, k pořadu schůze, poté pan poslanec Výborný. Dobrý den, vážený pane předsedo, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, včera jsme měli pevně zařazený bod, druhé čtení sněmovního tisku 896, což je novela zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením.

Děkuji. Pan poslanec Výborný.

Děkuji pěkně. Děkuji. Pan předseda Kováčik.

Děkuji.

Děkuji. Já tedy mluvit musím, pane předsedo, tak doufám, že mám výjimku.

V pátek máme také domluvený poloviční formát. Abyste byl klidný, my jsme hlasovali u tohoto zákona pro sněmovní verzi považujeme senátní verzi za lepší, ale pokud by neprošla, tak jsme samozřejmě připraveni podpořit sněmovní verzi. Takže tady neočekávám u sněmovní verze žádné bojové hlasování a myslím, že sněmovní verze pokud neprojde senátní, kterou mnozí z nás považuji za lepší, pokud neprojde, tak si myslím, že projde sněmovní verze.

Pan předseda Faltýnek. Děkuji za slovo. Kdybychom se dohodli dopředu, že senátní vratka, která potřebuje 200, bude dneska, tak jsme tady ty lidi měli.

Ale v tuto chvíli tady nejsme, samozřejmě nic s tím neuděláme, ale nepřipadá mi to jako fér postup.

Senátní verzi, opakuji. Dneska tady řešíme klíčové zákony pro statisíce lidí v této zemi. Kde je premiér?

Další přednostní právo, pan předseda Stanjura, poté pan předseda Faltýnek. Takže pan předseda Faltýnek, přednostní právo, prosím.

Potleskem nepřikryjete pravdu.

Já to nerad dělám, takové věci, je to prostě pravda, takže to nebyla žádná obstrukce. My jsme v úplně absurdní situaci, vláda něco chce ve čtvrtek, nemá podporu, a opozice se dožaduje jednání. Rozumíme tomu, v jaké jsme situaci? Vládě je to úplně jedno, jak to zítra dopadne!

Jak to pak asi dopadne zítra? My se dlouhodobě snažíme pomáhat vládě, přinášíme jedno řešení za druhým a vláda jedno řešení za druhým odmítá. Jak se věnujete tomu, abychom se dohodli?

A to jsme my!